Dala by se vysvětlit tím, že bude investováno do zásadních prorůstových opatření, a investice, které v tuto chvíli by byly dány do ekonomiky, tak se do té ekonomiky budou díky investicím v budoucnu výrazně vracet.

Je to školství a je to infrastruktura. Hodnota a největší kapitál tohoto národa, této země, je v jejích lidech. Pokud budeme mít vzdělanou pracovní sílu, pokud lidé budou mít lepší vzdělání, tak budou mít také vyšší příjmy, budou vyšší odvody do státního rozpočtu, budou finance na financování důchodů a budeme se prostě mít líp. Když se ale podíváte na tyto zásadní kapitoly státního rozpočtu, které rozhodují o tom, ne jaká bude popularita vládnoucí strany za týden, čtrnáct dní, měsíc nebo maximálně rok, ale o tom, jak se v České republice budeme mít za deset, patnáct, dvacet let, tak když se podíváte na tyto dvě základní kapitoly, vidíte, že ze slibů, které zaznívaly kolem školství o tom, že u učitelů, kteří jsou jednou z nejhůře placených vysokoškolských profesí, konečně pozvedneme jejich průměrný plat ke 130 %, zůstaly jenom sliby na papíře. Přestože jsme to všichni před volbami slibovali a říkali, jak se k tomu co nejrychleji dostaneme, že každého roku, který uteče, je škoda, tak prostě i v tomto rozpočtu tyto finance nejsou. Místo toho vláda řeší, že bude platit obědy zadarmo i dětem bohatých rodičů.

Vůbec nejsme proti tomu, aby se samozřejmě přispívalo, a dokonce dávaly zdarma obědy a stravování ve škole tam, kde rodiče na to mají peníze. Ale proč mají obědy zdarma dostávat třeba i vaše děti? Dává vám to ekonomický smysl? Druhá kapitola infrastruktura.

Bohatě by to stačilo na to, aby se učitelům konečně už přidalo natolik, aby se stali i skrz svoje ohodnocení prestižním zaměstnáním.

Ale tento rozpočet takový prostě není.

Ale prodáváte tím rozpočtem budoucnost České republiky. Děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady padlo pár věcí, na které bych docela rád reagoval v souvislosti s rozpočtem.

Já zítra na tom mimořádném bodu budu vysvětlovat, jakým způsobem jsme prostě neměli jinou šanci než akceptovat posunutí toho termínu, protože by nastal problém mnohem větší.

Ten problém na dálnici D1 je dlouhodobý. Ještě bych rád zacitoval to, co se mi tady velmi líbilo. Staví se taky odpočívací místa pro řidiče kamionů, tak aby mohli dodržovat povinné bezpečnostní přestávky. O výstavbu mají podle Ministerstva dopravy velký zájem komerční subjekty. Já se tedy ptám, kde jsou. Moc se nám nepovedly. My, kteří jsme začali opravdu tu dálnici opravovat, jsme teď terčem kritiky. A ještě bych rád reagoval i na to, co tady říkal pan předseda Okamura prostřednictvím pana předsedajícího, o tom, jak si to tady rozdávají české firmy. Není to pravda. Za prvé, my soutěžíme za mnohem nižší ceny. A bohužel i ten úsek 12, o kterém se bavíme, tam ta typická česká firma, která si něco rozdala, prostě nebyla. Já se tady musím, i když to není moje úloha, zastat toho, že naši dodavatelé v převážné míře fungují. A na závěr bych rád reagoval i na ty poznámky ohledně toho, že se nestaví. Já nevím, kde pan Farský prostřednictvím pana předsedajícího na své údaje přišel. Já bych tady rád ukázal graf, který velmi často ukazuji. Ale proč? Protože je nikdo nenachystal, pane předsedo.

A když se podíváte na porovnání počtu dálnic, které zahájil pan Šimonovský, nebo já, tak tady vidíte velký rozdíl. Takže když budete používat pravdivé informace, tak to, co říkáte, je jednoznačně lež. Já vám děkuji.